Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova, drugo čitanje, P.Z. br. 348. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika SDP-a, zastupnik Mirando Mrsić, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. S nama je poštovana Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Državna tajnice, izvolite. Idemo sa prvim amandmanom Kluba zastupnika SDP-a.

Odbija se prvi amandman Kluba zastupnika SDP-a. Naime, Klub zastupnika SDP-a predlaže da se u članku 6. potvrda koju izdaje poslodavac izvođaču može koristiti kao dokaz o stečenom radnom iskustvu prilikom prijave na druga zaposlenja. Zapravo članak 6. stavak 3. predviđa da je posrednik dužan izdati potvrdu izvođaču na njegov zahtjev o svim posredovanjima koje je za njega obavio a u svrhu dokaza o obavljenim studentskim poslovima i stečenom iskustvu. Dodatno propisivanje svrhe potvrde nije predmet ovog zakona. Očitovanje. Poštovana državna tajnice, žao mi je što odbijate… Poštovana državna tajnice, žao mi je što odbijate prihvatiti ovaj amandman, činjenica je da određeni sati i iskustvo koje se stječe obavljanjem studentskih poslova se nigdje ne formalizira, ne prati i ne vrednuje a svakako ulazi u spektar relevantnog radnog iskustva za buduće zaposlenje i dokazivanje kompetencija, studenata koji taj rad obavljaju. Mi smo ovim amandmanom zapravo željeli formalizirati sustav praćenja studentskog rada kroz sate kao radnog iskustva kojem bi potvrdu izdao poslodavac a vrijedila bi za buduća zaposlenja. Žao mi je što nemate sluha za ovaj bitan iskorak za naše studente, to je normalno u mnogim europskim zemljama. Žao mi je što Hrvatska iako je punopravna članica EU ne prati neke pozitivne primjere europskih zemalja i tražim glasovanje o našem amandmanu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman br. 2. zastupnika Miranda Mrsića. Ovim amandmanom predlaže se da se u članku 9. doda novi stavak 16. koji bi glasio: „Posrednik je dužan do 31. ožujka objaviti listu poslodavaca koji nisu izvršili ugovorne obveze. Predloženi amandman se odbija. Obrazloženje je da je člankom 9. zakona propisane su obveze posrednika u svrhu zaštite naručitelja posla u pogledu neisplate naknade za rad a tim i u pogledu neizvršenja ugovornih obveza od strane naručitelja posla. Također, člankom 17. stavkom 5. propisana je novčana kazna za neizvršenje isplate naknade i doprinosa iz članka 12. stavka 1. ovog Zakona. Žao mi je što nije prihvaćen ovaj amandman jer u zakonu, ono što je u zakonu predviđeno nije dovoljno da studenti znaju koji su nepošteni poslodavci i koji poslodavci ne plaćaju izvršeni rad studenata. I mislim da bi sa ovime omogućili da se nepošteni poslodavci koji muljaju, koji ne isplaćuju naknade studentima se odstrane sa tržišta rada. Postoji već i u zakonima da imamo listu poslodavaca koji ne isplaćuju plaće i što je dovelo do toga da nam je pao broj poslodavaca koji ne isplaćuju plaće radnicima i mislim da je ovo isto tako put da maknemo one poslodavce sa tržišta rada koji to isto rade studentima. Tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Izvolite. Ovim amandmanom nezavisnog zastupnika Miranda Mrsića predlaže se da se u članku 10. doda novi stavak 8. koji glasi: Ugovori se mogu zaključiti samo za period kada izvršitelji posla nemaju obveza na studiju. Odbija se predloženi amandman. Naime, s obzirom da ovim prijedlogom zakona, definicija studenta uključuje i izvanredne studente i druge osobe, ovakvo ograničenje niti je moguće niti je poželjno. Očitovanje, izvolite. Ograničenje rada studenata postoji u zakonima europskih država, u njemačkom zakonu u talijanskom zakonu i to je način kako ćete onemogućiti zloupotrebe i sa jedne i sa druge strane. Zakonom o obavljanju studentskih poslova, vi isporučujete jeftinu radnu snagu na tržište rada. U zakonu ne postoji niti ograničenje radnog vremena, niti postoji ograničenje kada se ti studentski poslovi mogu raditi. Da li čak i u vrijeme kada studenti imaju obveze na studiju, pa umjesto izvršavanja obveza na studiju, će onda raditi studentske poslove. Vi ste s ovim zakonom isporučili studente kao jeftinu radnu snagu na tržište rada. I sve ono što ste stavili u zakon, kao sidra, koja će onemogućiti da poslodavci zloupotrebljavaju ovaj institut, padaju u vodu. Jer studenti mogu raditi 60 sati, 120 sati koliko god mogu, koliko im god fizičke snage dozvoljavaju i ono što je sramota, da ovim zakonom niste zaštitili studente od izrabljivanja. Ne postoji obveza poslodavca da definira radno vrijeme, studenti mogu, kao što je rekao, raditi puno više nego što je to dopušteno i direktivama EU i našim zakonom o radu. U ovom zakonu pozivate se na inspekciju rada, pozivate se na zakon o zaštiti na radu, ali se ne pozivate na najvažniji dokument a to je zakon o radu, jer ovo o čemu je ovdje riječ, je rad, a nisu poslovi i trebaju biti zaštićen zakon o radu, tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu kojeg vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio potreban br. glasova, pa idemo na amandman br. 4. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, predlaže da se u čl. 11. stavku 3. točka 7 mijenja i glasi, podatke o neto cijeni sata posla, količini posla i predviđenom vremenu trajanju posla. Odbija se predloženi amandman. Naime, čl. 11. stavak 3 propisuje što sve ugovor mora sadržavati, te propisuje odredbe koje Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i predlaže. Istim člankom propisuje se da ministar pravilnikom propisuje oblik obrasca ugovora, te oblik i način dostavljanja podataka. Hvala predsjedniče, uvažena državna tajnice. Sada ste malo kontradiktorni, kažete da se u čl. 11. definira što sve ugovor mora sadržavati, a onda kažete da će to ministar donesti pravilnikom. Ovim prijedlogom smo samo htjeli da bude jasnije što sve ugovor treba sadržavati, upravo iz ovih razloga, da se zna što će student raditi, koliko će vremena raditi i kolika će mu biti cijena rada.

Glasujmo o amandmanu koji vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova, pa idemo na amandman br. 5 istog Kluba zastupnika. Dakle ovim amandmanom predlaže se da se čl. 11. stavak 7 mijenja i glasi ugovor se zaključuje sa svakom akademsku g. uvjet je za obavljanje studentskog posla. Također se predlaže izmjena stavka 8. istog članka, na način da glasi, izvođač i naručitelj posla za svaki mjesec potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačni br. sati i dana obavljenog posla. Predloženi amandman se odbija. Naime, studentski poslovi, su više puta naglašeno, povremenog i privremenog karaktera i ne mogu se zaključivati za svaku akademsku g. već isključivo za svaki kalendarski mjesec i to prije početka obavljanja studentskih poslova. Očitovanje, izvolite. Hvala predsjedniče, uvažena državna tajnice, smisao ovoga amandmana je bio, upravo to da se transparentno ili razvidno vidi, koje će poslove student obavljati tijekom akademske g. Poslodavac to može predvidjeti i može definirati ugovorom, a za svaki mj. podnosit izvješće o obavljenim satima. Smanjilo bi se administrativno opterećenje i poslodavca i posrednika i studenta, a s druge strane, bio bi čitav postupak razvidniji. Žao mi je što niste prihvatili amandman, tražim glasovanje. Glasujmo i o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio potreban br. glasova. Amandman br. 6. zastupnika Miranda Mrsića, izvolite. Ovim amandmanom predlaže se da se u čl. 12. doda stavak 8. koji glasi, posrednik je dužan najkasnije do 31. ožujka javno objaviti financijske podatke o načinu trošenja naknada u protekloj g. odbija se predloženi amandman. Prihodi od posredovanja, naime, propisani su u čl. 14. gdje u stavku 7. stoji, da je posrednik dužan, svake g. najkasnije do 1. ožujka objaviti na svojim internetskim stranicama, podatke o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja, pri obavljanju studentskih poslova, te dostaviti pisano izvješće ministarstvu, kao i završni račun za prethodnu kalendarsku g. U trošenju naknade koja se prikuplja studentskim ugovorima, je potrebno uvesti puno više transparentnosti, jedno su financijska izvješća koja su takva kakva jesu i ona su u većini slučajeva, za obične građane koji nisu eksperti, nečitljiva i znamo kakva su izvješća i studentskog centra je da su ta izvješća bila transparentna i jasna, onda nam studentski centar ne bi bio u gubicima, ne bi bio u sanaciji, ne bi bio 3 puta pod … [[Govornik se ne razumije.]] upravom. Ovim prijedlogom amandmana oni bi omogućili da svi, bez obzira da li su radili preko student servisa ili ne, imaju uvid kome su ta sredstva dana, kome su ta sredstva isplaćena i za koju namjenu jer vi u financijskim izvješćima studentskog centra i ostalih koji se budu bavili ovim poslovima nemate specificirano kome, koliko i za koju namjenu, kojim razlogom su ta sredstva dodijeljena tome i tome. Omogućili bi transparentnost, jasnoću i to je ono što i građani zahtijevaju da sredstva koja se daju kroz državni proračun ili na bilo koji drugi način se vrlo jasno objasni i pokaže kome su ta sredstva dana i zašto i koje usluge ili koje radnje je taj koji je dobio ta sredstva izvršio i da li je to bilo stvarno za podizanje studentskog standarda ili je to bilo stranački vezano i napravljeno. Hvala lijepo, tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 7 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Odbija se amandman. Naime studentski ugovor može trajati i kraće od mjesec dana te bi predložena odredba odužila isplatu novčane naknade studentima. Stavkom 2 istoga članka propisano je da je naručitelj posla dužan posredniku za račun izvođača isplatiti naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Očitovanje kolega Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče. S obzirom da nije prihvaćen amandman na članak 11, a ovaj amandman ima samo smisla u tom slučaju, povlačimo amandman. Zahvaljujem. Idemo na amandman broj 8 Kluba zastupnika SDP-a. Odbija se amandman. Ovim prijedlogom zakona po prvi puta se zapravo propisuje minimalna naknada za poslove koje obavlja student, pravo na 50% uvećanje naknade za sate rada u dane državnog blagdana, rad noću, pravo na naknadu putnih troškova i ostale naknade ako su ugovorene na način da poštuju prava i dostojanstvo izvođača, odnosno studenta. Navedeno predstavlja dostatan zaštitni mehanizam za studente koji obavljaju, ponavljam, privremene i povremene poslove. Svašta ste vi napisali u ovom zakonu pa i to da ćete 50% više plaćati studente koji rade prekovremeno, a nigdje niste definirali koja je to maksimalna satnica koju studenti mogu obavljati. Znači to što ste stavili u zakon je laž jer nećete moći isplatiti studente 50% više za prekovremeni rad jer naprosto nema gornje granice. Točno je što ste rekli da ste propisali minimalnu naknadu za studentski rad i to je dobro, međutim ne slažemo se s tim da u istoj prostoriji, na istim poslovima rade dva izvanredna studenta, jedan je na ugovor o radu, drugi je na studentskom ugovoru i jedan prima 40kn recimo satnicu, a drugi 21,69. Upravo tu nepravdu želimo ispraviti ovim amandmanom i tražimo da zapravo za poslove koji se obavljaju s jednakim intenzitetom, znanjem i vještinama studenti preko studentskog ugovora budu plaćeni 65% iznosa cijene rada za koju će biti plaćeni ostali radnici. Žao mi je što niste prepoznali potrebu da ispravite nepravde koje su do sada činjene studentima, nego ćete ih još i produbiti ovakvim rješenjima. Glasujmo o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova pa idemo na amandman broj 9 istog kluba zastupnika. Odbija se ovaj amandman, a obrazloženje je isto kao i u prethodnom. Propisali ste i da ćete osigurati studentima naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade samo i isključivo ako su ugovorene ugovorom za obavljanje studentskih poslova. Mi se s tim ne slažemo. Tražimo da ukoliko će studenti biti zaposleni na radnim mjestima gdje će se zaposlenicima koji su na ugovoru o radu isplaćivati naknada putnih troškova, naknada za topli obrok i druge naknade, očekujemo da poslodavac postupi jednako kao prema zaposlenicima koji su na ugovoru o radu i prema studentima koji rade preko student servisa. Rad je rad. Jedina razlika između studentskog rada i svakog drugog rada je ta što je studentski rad privremen i povremen, no to ne znači da to što su studenti trebaju biti izrabljivani, manje plaćeni i ne imati ista prava kao i svi drugi radnici. Molim glasovanje o našem amandmanu. Glasujmo i o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Sada idemo na amandman broj 10 istog kluba zastupnika. Odbija se predloženi amandman. Naime prijedlog zakona propisuje da naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije 6 mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova. Osobno uvjetovani otkaz ne predstavlja u doslovnom smislu poslovnu odluku i namjeru poslodavca, već je na neki način krivica zaposlenika koji je svojim ponašanjem doveo do odluke da mu se uruči osobno uvjetovani otkaz, za razliku od poslovno uvjetovanog kada poslodavac donosi poslovnu odluku i uručuje otkaze radniku te u tom slučaju ne smije, ponavljam, 6 mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu za tu vrstu poslova s izvođačem ugovora o studentskom obavljanju posla sklopiti takav ugovor. Hvala vam lijepo. Točno, konačnim prijedlogom zakona propisujete da naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije 6 mjeseci od dana dostave odluke otkaza ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova. Međutim imajući u vidu činjenicu da poslodavci često, radi izbjegavanja primjene procedure kolektivnog zbrinjavanja viška radnika, odnosno izbjegavanja primjene zabrane zapošljavanja novih radnika u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, izbjegavaju primjenu otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, predlažemo dodati i okolnost otkaza zbog osobno uvjetovanih razloga kao okolnosti zbog kojeg poslodavac ne smije koristiti studentski rad. Naime, činjenica je da u praksi poslodavci pribjegavaju prikrivenim otkazima zbog poslovno uvjetovanih razloga na način da koristite osobno uvjetovane razloge na kojima temelje otkaz ugovora o radu umjesto poslovno uvjetovane razloge. Pa ako bi se u zakonu zadržala samo okolnost posebno uvjetovanih razloga značilo bi se da ostavlja širok prostor poslodavcima koji su se na neki od načina koji ovim zakonom nisu propisani riješili radnika da koriste studentski rad pa se time niti studentima, niti radnicima ne osigurava odgovarajuća zaštita. Pri tome smatramo da zabrana zapošljavanja studenata u tim okolnostima mora biti apsolutna te da se zakonom ne smiju propisivati ikakve iznimke od toga pravila. Tražim glasanje o našem amandmanu. Glasujmo i o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman br. 11. ponovno Klub zastupnika SDP-a. Odbija se predloženi amandman. Naime, ovaj stavak 7. u članku 13. predstavlja zaštitu da se radnika ne može zbog poslovno uvjetovanog otkaza zamijeniti studentom, odnosno ovaj stavak predstavlja dodatnu zaštitu da se ugovor o radu ne može zamijeniti ugovorom o obavljanju studentskih poslova. Hvala gospodine predsjedniče. U članku 13. stavku 7. propisano je da ako u roku, iz stavka 6. ovog članka, nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova a radnik koji mu je naručitelj posla otkazao zbog poslovno uvjetovanog razloga ne prihvati sklapanje ugovora o radu naručitelj posla može sklopiti ugovor. Iz ovakve stipulacije odredbe jasno proizlazi da su studenti zamjenska radna snaga i da obavljanje poslova koji po svojoj naravi imaju obilježja radnoga, obavljaju poslove koji po svojoj naravi imaju obilježja radnog odnosa. Ako kod poslodavca postoji potreba za zapošljavanjem tada je logično da se zapošljavaju novi radnici a ne studenti te nije primjereno da se obaveza zapošljavanja vezuje samo za radnika kojemu je poslodavac otkazao ugovor o radu već je poslodavac obvezan navedeno radno mjesto popuniti s nezaposlenim radnikom umjesto studentom. Zakonom bi morala biti propisana apsolutna zabrana zapošljavanja studenata u razdoblju od 6 mjeseci od dana otkaza, te nije primjereno propisivati uvjete pod kojima je moguća iznimka od toga pravila. Tražim glasovanje. Glasujmo i o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Idemo sada na 12.-ti pretposljednji amandman, isti klub zastupnika. Odbija se predloženi amandman, naime studentski poslovi u naravi su takvi da se radi povremeno i privremeno i često kraće i intenzivnije. Ograničenja su postavljena u vidu naknade koja se može ostvariti temeljem studentskih ugovora. Također člankom 13. stavkom 12. propisano je da izvođač koji obavlja studentski posao najmanje 6 sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odbor od najmanje 30 minuta. Jedino što smo željeli ovim amandmanom je zapravo regulirati ukupno trajanje radnog vremena i odmora da se propiše isto kako za radnike tako i na trajanje rada i odmora studenata. Ovim zakonom se propisuje samo pravo na stanku, međutim zakonom nije ograničeno ukupno trajanje rada studenata u jednom danu, tjednu ili mjesecu.

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna teksta i dodataka od 2.-9. protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. godine uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanju novih dodataka 10. i 11., drugo čitanje, P.Z. broj 442, predlagatelj je Vlada RH, a rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje navedeni prijedlog zakona, molim glasujmo. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ne, samo malo, sad ćemo odglasati i onda ćete se javiti. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, niste digli na vrijeme.

Gledajte, jednoglasno je zakon prihvaćen. Utvrđujem da je sa 111 glasova za jednoglasno prihvaćen navedeni zakon. Izvolite sada.

Zbog toga sam tražio stanku da još jednom upozorim na taj problem.

Iz tih razloga sam tražio stanku jer evo zapela je i plinofikacija rafinerije jer

Stanka se traži zbog konzultacija oko točke dnevnog reda, a ne zbog nečeg drugog što ste sada naveli, dakle imam puno razumijevanje za građane SB-a i molim vas da ne radite na taj način koji je vrlo nekorektan i napadate me zbog nečega što nema nikakve veze i što vam … [[Upadica se ne čuje.]] Dakle čak da je i to točno ovo što ste izgovorili, ne bi vam dalo razloga za stanku zato što se stanka traži za konzultacije, a ne za raspravu o nekoj temi. Povrijedili ste Poslovnik i dajem vam opomenu.

Samo malo, samo malo kolega Grmoja. Prije vas se javio kolega Čuraj za povredu Poslovnika, izvolite.